Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, téma týkající se financování sociálních služeb je bezesporu mimořádně závažné. Rezonuje veřejným prostorem a má naprostou prioritu, protože se dotýká těch, kteří se bez pomoci státu neobejdou, a věřte, že naše vláda to určitě ví.

Všichni víme, a já jsem to tu řekla opakovaně, že financování sociálních služeb je, a předpokládáme, že i nadále bude, vícezdrojové, a nelze proto očekávat, že neustálý růst nákladů na sociální služby bude z většinové části vykrýván ze státního rozpočtu.

Obdobně příznivě se vyvíjejí příjmy krajských samospráv.

Já to tady znova opakuji.

Teď je to samozřejmě ještě o něco více.

Opakovaně zaznívala kritika o nedostatku finančních prostředků v sociálních službách. Nebudu tady opakovat to, co řekla paní ministryně práce a sociálních věcí.

A proč bychom neměli prioritně využít evropské peníze? My budeme čerpat české národní? Takže já si myslím, že evropské peníze vždycky musí mít přednost. Už teď to víte, když tady vytvoří Ministerstvo práce a sociálních věcí maximální předpoklady pro čerpání?

Jakým způsobem pomáháte té věci, pane předsedo Výborný?

A pomoct tím, že budete spolupracovat na hledání pravdy.

Jsou to mnohdy velmi tristní příběhy. Čili já se ptám máme takovou jistotu, že se dostávají ty peníze k potřebným, anebo nám končí kdovíkde? A to jsou všechno věci, které, doufám, že odhalí ta analýza.

V minulých vystoupeních jsem opakovaně upozorňovala na to, že řešení financování nelze hledat pouze v navyšování objemu prostředků, které jsou na sociální práci a sociální služby distribuovány, ale v tom, jakým způsobem jsou rozdělovány. A to je to, co mě bude zajímat a bude to zajímat naši vládu. Není také pochyb o tom, že financování sociálních služeb musí být založeno především na takových mechanismech, aby účastníci systému, to znamená klient a poskytovatel služeb, se měli důvod chovat efektivně, účelně a hospodárně.

My jsme v roce 2006 opustili systém dotace na lůžko. Pojďme diskutovat, jestli nebyl spravedlivější. Začali jsme s tímto systémem dotačním, který nás přivedl tam, kde teď jsme, k tomu, že tady každé jaro hrajeme kolorit tlaku na státní rozpočet, aniž bychom hledali podstatu problému.

Vaše dvě minuty, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom stručně konstatovat, že za posledních pět let došlo k nárůstu příjmů centrálního rozpočtu o 29 %, takže ten nárůst příjmů na centrální vládě je srovnatelný se samosprávami.